Děkuji a požádám paní ministryni o odpověď. Děkuji, pane místopředsedo.

Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Ano, mám. Děkuji, paní ministryně, že jste mi popsala ty programy.

Proč to nejde započíst? Proč tam nemůže být tato slučitelnost?

Ne, novelu zákona nepřipravuji.

Vážený pane ministře, systém rozdělování obyvatel do jednotlivých skupin podle míry priority jejich proočkování je leckdy trochu mezerovitý. Občas z něj totiž vypadávají skupiny, které jsou svou charakteristikou v podstatě totožné s těmi, na něž systém naopak pamatuje. Jednou z takových skupin jsou i osoby pečující o chronické pacienty v domácím prostředí.

Bez zajímavosti jistě nebude ani vysvětlení, proč k této změně došlo. Neustálé změny již přijatých rozhodnutí vládu, do které jste se odvážně pustil, bohužel charakterizují a obávám se, že ani v tomto případě jí nedělají dobré jméno. Děkuji za odpověď. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, je to velmi oprávněná otázka, protože skutečně se primárně počítalo, že ti, kteří pečují o rizikové pacienty, by měli být chráněni očkováním, a to bylo ještě za mého předchůdce, ale já se té odpovědnosti nezříkám. My jsme to probírali opakovaně a narazili jsme na problém, jak definovat dobře tu skupinu těch, kteří ošetřují, protože většinou se jedná o nějaké rodinné prostředí, kde je jeden rizikový pacient, o kterého se nestará jenom jedna konkrétní osoba, ale mohou to být nejen příslušníci té rodiny, může tam docházet třeba někdo z okolí a podobně, přinášet jídlo. Čili my jsme nebyli schopni určit množství takových lidí a definovat to, kdo na to má nárok. Pokud bychom naočkovali třeba jenom jednu osobu z toho okolí a identifikovali ji jako pečovatele, tak stejně by to situaci nevyřešilo, protože by to ten dotyčný chytl od těch dalších, kteří by tam byli, a také bychom nebyli ani schopni sledovat, jestli se třeba tento institut nezneužívá a najednou by se tam vlastně objevili úplně všichni, zcela teoreticky, když bychom o tom uvažovali. Čili to opravdu narazilo na definici takového institutu a koho se týká. A jinak ještě využiji času. Odpověděl bych vám i na ten dotaz, který jste měla předtím, když jsem tu nebyl.